Děkuji.

Víte, zmiňoval jste tady pana ministra Kalouska jako ministra financí, který navrhoval přechodné zdanění výsluh. To přechodné zdanění bylo po dobu krize.

Takže už dva roky policisté a ostatní příslušníci bezpečnostních sborů mohli mít výsluhy nezdaněné. K tomu, co tady zaznělo. Ano, já jsem pro snažit se získat do sboru lidi.

Zmiňoval to tady také můj předřečník pan kolega Ondráček. Tady prostě umírají policisté kvůli tomu, že nemají dostatečnou balistickou ochranu. Vedete další soudní spor s nějakou společností, která vám vesty jako balistickou ochranu má dodávat. Ano, nechci, aby se ta debata zvrhla teď v to, že tady budeme řešit, jak je policie pod vaším vedením vybavená, nebo nevybavená. A těch silných prohlášení jste v tomto volebním období o tom, jak vybavíte policii, měl opravdu hodně. Nyní je řádně přihlášen pan ministr. Prosím.

Musím říct, že služba těchto lidí v Makedonii, v Srbsku a jiných zemích dělá obrovskou službu České republice.

Tak jak Makedonie vzpomíná na českou pomoc v době zemětřesení, tak stejně tak za pět za deset let prostě budou vzpomínat na pomoc českých policistů v těchto zemích. A musím říct, že čeští policisté a české policistky jsou tam hodnoceni nejvýše ze všech.

Myslím si, že ta čísla jsou podstatně, ale podstatně vyšší. A vy jste nikdy neměli zdanit výsluhy. Neudělal to žádný stát kolem nás, a ta krize byla všude. Vy jste udělali strategickou chybu jako pravicová vláda a my ji po vás napravujeme. Tu debatu tady nechci vést tímto způsobem. Nezačal jsem si.

Děkuji. Vidíte, že jsme tady v podstatě tři, kteří diskutujeme na toto téma.

Takže pojďme. Já jsem i panu ministrovi poslal, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vám ho dám osobně, napsal jsem panu ministrovi osobní dopis, kde mu navrhuji určitý způsob řešení, jak navýšit platy příslušníků bezpečnostních sborů. Je na něm

Prosím, pokračujte. Takže jsem navrhoval určitý způsob řešení.

A ta je buď dobrá, anebo špatná a týká se všech bez rozdílu stranické příslušnosti, týká se všech občanů České republiky.